Neví nikdo, neví ze samosprávy, jak si s tou situací pomoci.

A Sněmovna už několik let mlčí. Prosím, nezamítejte tento zákon. Já jsem naposled i při minulém jednání tady mluvila o tom, že je to jenom střípek, že musíme pracovat dál, že tato problematika je velice obsáhlá.

Nenechte prosím tyto lokality padnout. Pojďme s tím konečně něco dělat a pojďme zodpovědně přistupovat k tomu, co je systematické a jakým způsobem se konečně jednou provždy s tímto vypořádat, protože většina obyvatel si myslí, že je to nespravedlivé.

Děkuji za pozornost. K faktické poznámce je přihlášen pan ministr Stanjura.

Já položím otázku, a je to prosím řečnická otázka, znám odpověď. Kdo byl ve vládě posledních osm let? Kdo navrhl jediný zákon, který prošel?

Vaše faktická poznámka vyvolala sérii tří zatím dalších faktických poznámek.

To za prvé.

A kdybyste předtím poslouchal, tak byste slyšel tady ten vývoj, že nebyla ochota z Ministerstva práce a sociálních věcí nějakým způsobem dál pokračovat a že se zalekli neziskového sektoru. Děkuji. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Hájili jsme ho, dostali jsme ho až do třetího čtení, kde nám ho bohužel zablokovala právě Pirátská strana, takže nebyl schválen. Ale i na tomto zákonu se podílel právě váš kolega pan Bauer. Ano, děkuji.

Vy jste byl, pane ministře Stanjuro, prostřednictvím pana předsedajícího, ten, který nikdy vládě nedal na nic čas. A teď chcete čas? Vy jste byl ten, který nechtěl podpořit ani jeden a nepodpořil ani jeden pozměňovací návrh k rozpočtu opozice. Vy nechcete opozici podpořit vůbec nic, vy nám nechcete dávat prostor.

To znamená, že my jsme v minulém volebním období podporovali i opoziční návrhy, protože bez nás by samozřejmě návrh pana poslance Bauera neprošel. Ale vaše politika racionální není, protože vy nechcete posunovat dál dobré návrhy zákonů, ale chcete blokovat absolutně všechno, co opozice přinese. I proto například máme opoziční okénko ve středu... ... od 18 hodin, kde máme hodinu na opoziční návrhy, ve čtvrtek tedy, kde máme opoziční návrhy. I proto nemůžeme například předkládat ve středu odpoledne žádné další body na projednávání Sněmovny a mají všichni poslanci půl dne volno, protože máte nesmyslně ve středu odpoledne jednání a schůzování vaší vlády. To znamená, že vy naopak blokujete všechny věci, které chce tady opozice prosadit v rámci svých návrhů zákonů. A že se neudělalo nic? Například v rámci rodinné politiky?

A takhle bych mohl pokračovat dál a dál v sociální oblasti. Nicméně bavme se tedy o tom, kdo má tu racionální politiku, kdo jede jenom emoce, kdo chce blokovat veškeré návrhy poslanecké od opozice.